Děkuju vám.

V tom vystoupení jsem reagoval pouze na to, že paní kolegyně řekla, že současná právní úprava v České republice, míním právní úpravu veřejných pobídek, nijak nezvýhodňuje strukturálně postižené regiony.

A druhý bod, kterým snad podpořím to, že i ve faktické praxi podpora strukturálně postižených regionů existuje, uvedu tři čísla.

Děkuji.

Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové.

My v Karlovarském kraji bohužel máme toho černého Petra a potřebujeme pomoc.

Teď potřebujeme, pane ministře, pomoc my a moc o to prosím, aby nám pomoženo bylo a abyste opravdu nám jasně deklaroval, jak to máte v plánu. Děkuji. Děkuji, paní poslankyně. Není ani faktická přihláška... Znovu vyzývám pana ministra průmyslu a obchodu, aby odpověděl na všechny otázky, které tady zazněly ze strany poslanců, jak ze strany opozice a koalice. Pane ministře, jste ministrem průmyslu a obchodu, znovu vás vyzývám, projednáváme tady zákon o investičních pobídkách já to prostě beru tak, že nechcete na ty otázky kolegů poslanců odpovědět, a myslím si, že tohle prostě by ministr dělat neměl, že ta diskuse tady probíhá a že bychom měli ty odpovědi na ty otázky dostat.

Já jsem chtěl jenom a teď to nemyslím nijak zle ale zejména pan ministr Stanjura nám tady vždycky říká, kdy se máme ptát a kdy má probíhat diskuse v těch třech čteních. A já se tedy ptám, kdy proběhne ta diskuse?

Ale samozřejmě nechci za vás hovořit, tak jak jste mi to řekl, ale ptali jsme se my. Tak já se ptám pana ministra, ptám se předsedů poslaneckých klubů pětikoalice, kdy tedy bude probíhat ta diskuse nad tímto zákonem?

A jak říká pan ministr Stanjura zejména, pamatuji si jeho slova, třetí čtení je zejména o hlasování. Tak nám tedy řekněte, kdy se laskavě můžeme na plénu ptát pana ministra, a jestli nám někdy odpoví. Jenom ho upozorňuji, že pravděpodobně nebude moci využít celých dvou minut.